A chci jenom připomenout kolegům, kteří ty informace nemají, že tu schůzi nesvolávala opozice, neiniciovala opozice.

Ale je to reakce na to, že naše návrhy prostě leží, leží, leží a neprojednávají se. Musím spravedlivě podotknout, že asi na předpředpředposlední schůzi jsme se domluvili a na grémiu Sněmovny jsme zařadili tzv. opoziční okénko. Dostali jsme čtyři hodiny, nicméně debata k našemu prvnímu návrhu zákona byla tak živá, že jsme ji ani nestačili ukončit, takže ten bod už máme přerušen tři měsíce? A jsem si takřka jist a rád bych se mýlil a pokud se mýlím, budu rád , že na této schůzi se na to opět nedostane. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v rámci zachování objektivity musím nyní dát za pravdu předřečníkovi panu kolegovi Stanjurovi. Máme jako opoziční strana bohaté zkušenosti s tím, co on tady říká, že opoziční návrhy zákonů tady řadu měsíců stojí ve frontě neprojednány, nezařazeny, případně vyřazeny. Z některých, v podstatě ze všech minulých období této Poslanecké sněmovny se některé naše návrhy zákonů jako opoziční poslanecké návrhy projednávaly, byť předložené v prvním půlroce funkčního období, až v půlroce posledním, a některé se ani dokonce nestihly doprojednat.

Takže má pan kolega Stanjura pravdu. Ano, toto zacházení s opozicí je zde zřejmě obvyklou normou. Já bych poprosil, abychom se soustředili na to, že tady jsou nějaká pravidla, abychom se podle těch pravidel nadále chovali a řídili, abychom si je nevykládali účelově. A ještě v jednom má pan předseda Stanjura pravdu. Prostě přednostní právo není něčí výsada nebo něčí vlastnictví. Přednostní právo je šance, která je dávána především opozičním poslaneckým klubům, aby alespoň někdy mohly vyjádřit svůj názor. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Za prvé to, co říkali předřečníci o tom, jak je to s klubem, to není pravda, prohlašuji to s plnou odpovědností, prostě to není pravda. Ale co je podstatné. Neboť vy jste sám řekl, že těch přednostních práv má koalice víc. A tady už zaznělo, myslím, že omylem, že někteří poslanci jedné koaliční strany hlasovali, o čem nevěděli. A pane Stanjuro, já se vás ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Oni vaši poslanci neumějí mluvit? Oni se neumějí přihlásit do rozpravy, že za ně musíte mluvit jenom vy a pan Fiala, nebo zejména vy? Oni to opravdu neumějí? I kdybyste chtěli obstruovat a bylo zrušeno přednostní právo a vystoupili všichni členové opozice, neschovávali se v lavicích a mluvili normálně, tak byste obstruovat mohli. Tady není žádné omezení menšiny. Tam byste mohl mluvit o omezení menšiny. Víte, jak chodí Bundestag? Jestli víte, tak to prosím vás řekněte tady na mikrofon, jestli budete chtít. Ostatně soudím, že přednostní právo má být zrušeno. Tak teď nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák... Pardon, pan poslanec Faltýnek měl přednost, omlouvám se panu poslanci Jandákovi. Po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Už za 24, pane kolego. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

Ač se bude pan poslanec Komárek divit, jdu opět hájit své poslance. Dneska už vystoupila řada našich poslanců, dalších bodů bude řada.

Ale neurážejte mé kolegyně a kolegy. Minimálně dneska vystoupil pan kolega Zahradník se vstřícným projevem k návrhu ze strany sociální demokracie, vystoupila má kolegyně Jana Černochová, dnes oceněná jako nejlepší starostka na Pražském hradě v rámci statutárních měst, vystupují další.

Dneska jsme viděli, jak ministr vnitra řekne: já jsem pro ten bod, pak pro to nehlasuje.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

Protože vláda, a to z Ústavy, stejně jako prezident republiky, a to z Ústavy a dobře víte, že když přichází prezident republiky, tak kvůli němu přerušujeme schůzi úplně a na něj nereaguje nikdo tak vláda má toto přednostní právo. Aby toto přednostní právo vlády, které je ústavním právem, bylo vyváženo, proto bylo do jednacího řádu dáno právo opozice, předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. Aby přednostní právo vlády bylo vyváženo. To znamená, prosím pana kolegu Komárka, než bude tady chodit s těmi výzvami přednostní právo má být zrušeno , aby první přišel s novelou Ústavy.